Děkuji za slovo.

Byla to zkušenost soudců, kteří upozorňovali na to, že to bude věc, která soudy do značné míry zahltí, a že to bude také velmi nákladné, protože s každým novým posuzováním musí být nový znalecký posudek.

Dalším problémem stávající úpravy pak bylo, že soudy jsou v pravidelných intervalech zahlcovány novými žádostmi o omezení svéprávnosti každé tři roky.

Až praxe ukáže, zda to soudům přinese nějaké ulehčení práce a pomůže to významně jejich zatížení v dané oblasti. A s tím bodem souvisí změna zákona o zvláštních řízeních soudních ve sněmovním tisku 642.

Potom bych chtěl říct ještě jednu zmínku k tomuto návrhu, a to je usnadňování udělování plné moci, která musí mít předepsanou formu veřejné listiny.

V závažných případech pak jistě lidé sáhnou po formě notářského zápisu. Ale zde by, si myslím, stálo za úvahu, zda by nemělo být do zákona doplněno, že na plné moci má být podpis jak zmocnitele, tak zmocněnce. Setkal jsem se totiž i s názorem, že plná moc je jednostranný právní akt, který nevyžaduje, aby se na něj zmocněnec podepsal a plnou moc tak přijal.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Přece to, co máme projednávat dnes, je asi takový drobný malý... důkaz to má být těch, co to navrhují a podporují, že vlastně měli pravdu, jaké tam ty chyby byly.

Ale hlavně to b) přinesli lepší občanský zákoník, což se nekoná.